Samozřejmě že za krizi, které teď čelíme, nemůžeme vinit vládu. Musíme se vypořádat s tou současnou situací. Ale ukázat jen na někoho, kdo má dostat černého Petra a vyrovnat se s tou situací, prostě není správné, není fér a ve výsledku to není ústavní. Pokud vláda chce řešit reálný problém, který existuje a který nastal např. i kvůli tomu, že vláda musela přijmout tvrdá opatření, a celá řada lidí je teď opravdu bez příjmů, tak ale musí zároveň hledat cestu, která vyváženě ty dopady rozdělí mezi jednotlivé skupiny. Ne to, že ukáže na jednu, která ponese právě tu největší odpovědnost. Stát tak jako v jiných případech tady má také přijít se svou skutečnou pomocnou rukou, nejenom tím, že to na někoho přehodí. V Poslanecké sněmovně jsme přinesli několik pozměňovacích návrhů, které dokonce řešily už ten prvotní problém, to znamená, aby vůbec problém s odkladem nebo dnes nezaplaceným nájmem nemusel vzniknout. Všichni, kteří ve velkých městech i obcích jsou v roli toho, kdo je pronajímatelem, potvrdí, že řešení celé řady vážných problémů pronajímatelů začíná v okamžité debatě s nimi a v okamžitém hledání konkrétního řešení.

Pokud chceme v této oblasti pomáhat, a důkazů je opravdu tisíce, tak to znamená hledat s těmi konkrétními lidmi individuální řešení, hledat ho okamžitě a omezovat tu možnost pádu do dluhové pasti. Chápu ale v tomto případě, že se vláda snaží napravit, resp. vyřešit ty nejvážnější havárie, kdy není jiné cesty a kdy nájemníci z nějakých důvodů třeba nemůžou nebo nechtějí s těmi nájemníky spolupracovat.

To, co přinesl jednak původní pozměňovací návrh dokonce v několika verzích a co přináší i ta senátní úprava, je důležitý krok se státními zárukami. To je alespoň to rozdělení odpovědnosti, to je alespoň ta pomocná ruka státu vůči těm, kteří se dostanou jako pronajímatelé druhotně do vážných komplikací. A to nejsou lidé druhého řádu.

V okamžiku, kdy se tito dostanou do komplikací právě vlivem té situace a vinou toho špatného návrhu zákona, tak to pro ně bude znamenat další vážné problémy a další vážné komplikace. Ta státní záruka je cesta, kterou mimochodem nabídly pronajímatelům jiné státy v Evropě.

Já vás prosím, abyste si tuto logiku při hlasování o tom zákonu osvojili, protože to není jenom logika, je to důležité základní nastavení situace, kdy tato Sněmovna a vláda řeší kritickou situaci mnoha občanů. Jsem přesvědčený, že argumenty, které tady zazněly, jsou dostatečně přesvědčivé, aby překonaly i případnou v tomto případě špatným návrhem zákona nachystanou dohodu.

Hlasoval jsem proti, na záznamu o elektronickém hlasování mám pro. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vím, že tento návrh má širokou podporu veřejnosti. Pane premiére, právě jste přichystal návrh zákona, který je past.

Jak obejdete to, že když lidé přestanou platit, nebude z čeho jim poté příspěvek na bydlení dát? To je obrovská první past.

Pane premiére, opět, tam je obrovská problémová věc. Ten nájem bude vypadat jako uhrazený, ale často je sjednáno smluvně, že ta odčerpaná jistota se musí dorovnat. Přitom na dorovnání jistoty té dříve složené kauce opět příspěvek na bydlení žádat nelze.

Velmi nám záleží na tom, aby lidé z ohrožených skupin o bydlení nepřišli.

Ale to jsou služby, to nejsou jednoduše nájmy.